No a co chce ANO? V podstatě rovné podmínky ve výběru daní tak, jak jsem říkal, pro všechny.

Jestliže vytvoříme daňové prostředí, které bude platné pro všechny podnikatele, pak elektronická evidence tržeb přinese další doplňkové výhody, lepší výběr zvýšení plateb na sociální a zdravotní pojištění, jak říkal kolega Volný, zvýšení odvodů daní u právnických podnikatelských subjektů, které zaměstnávají zaměstnance, a samozřejmě do budoucna u těchto zaměstnanců, kteří dneska dělají takzvaně načerno, tyto odvody na sociální pojištění jim přinesou i vyšší důchod. Jak to vypadá konkrétně v těch nákladech?

Jednak je potřeba říct, že část podnikatelů už má toto odpovídající zařízení, čili tam jsou minimální nebo téměř nulové náklady. Podnikatel, který nebude mít tady toto zařízení, říkali jsme také, že lze koupit zařízení od pěti tisíc do devíti. Minule tady vystoupil kolega, myslím Kučera, který říkal, že to stojí kolem 20 tisíc.

95 % podnikatelů využívá běžně elektronickou formu komunikace. To samozřejmě neznamená, že má na prodejních místech elektronické pokladní zařízení, ale demonstruje to jejich schopnost fungovat elektronicky. Ten trh, ty nabídky, ty ceny pokladen, to samozřejmě bude obdobné jako v zahraničí, nebo možná ještě nižší, protože tady bude konkurence.

Ale je potřeba se podívat na ty náklady.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. První bude pan poslanec Kolovratník a připraví se pan poslanec Vondráček. Děkuji a přeji dobré odpoledne. Já bych ve faktické poznámce rád opravdu fakticky zareagoval na předřečníky, pány poslance Kučeru a Holečka. Prostřednictvím pana předsedajícího nejdříve na pana poslance Kučeru. Vy si asi pletete, a věřím, že si to pletete záměrně, pojmy majitel, předseda a podobně. Když tak zkuste se někde v základních ekonomických učebnicích podívat. U politické strany používáme trochu jiný název. Ale já teď opustím tu ironii. Ocením v téhle debatě fakta, data, analýzy, argumenty, ale opravdu se mi nelíbí hloupé a sprosté urážení. A když váš předseda Kalousek v posledních dnech mluvil o poslancích první, druhé, třetí kategorie, tak vy se, milý pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, řadíte možná do čtvrté, páté nebo šesté kategorie, když tady pouze zbytečně urážíte. A vůči panu poslanci Holečkovi chci poděkovat straně ODS, že nám ukazuje, jak se má krást a jak je možné krást a kde kolegové zjistili, jak se dá všechno obcházet. Chci vás, milí kolegové z pravice, ujistit, že jestli vy chcete urážet své oponenty a jestli chcete občanům České republiky dávat návody, jak něco nejde udělat a jak je to možné obejít, tak vás chci ubezpečit, že my v hnutí ANO, a věřím, že i ve vládní koalici, touhle cestou nepůjdeme. Prosím pana poslance Vondráčka. Děkuji za slovo. Já bych chtěl také reagovat na předřečníky. Také jsem muž činu. Šel jsem na průzkum do hospody, do místní části v Kroměříži, kde jsem zjišťoval ty problémy.

A já vím, že ty hospody jsou ohrožené.

To musíme vymyslet nějak jinak.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Já samozřejmě nebudu reagovat na urážky, které tady zazněly ze strany pana poslance Kolovratníka. Já si myslím, že to jenom ukázalo, jakým způsobem uvažuje on a jakým způsobem přemýšlí.

Nicméně musím znovu opakovat jednu věc a to je to, že elektronická evidence tržeb skutečně nepřinese to očekávané, o kterém tady mluvil jak pan poslanec Volný, tak pan poslanec Rais. Proč to směřuje pouze na to stravování, na ten byznys, který dělá Andrej Babiš. Tady se množí případy, že ten byl v oné hospodě a v jiné hospodě a na vesnici a tak dále. Tak prosím vzpomeňme na ty řemeslníky na těch vesnicích, v těch menších městech.